Ptám se potřetí. Dvakrát jsem nedostal odpověď, ptám se potřetí: Proč tak spěcháme? Nedostal jsem odpověď ani na to, proč nebyla žádná reakce ze strany hospodářského výboru ani vlády na dopis EU z května roku 2013.

Já bych minimálně očekával, že od pana ministra financí zaslechneme nějaké stanovisko, jestli to vyvrátí, potvrdí nebo jestli s tím počítá, nepočítá, protože na jedné straně se snažíme, resp. jeho ministerstvo a vláda, což je naprosto chvályhodné, snižovat deficit a šetřit miliardy, budeme honit živnostníky pokladnami a vykazováním tržeb na drobných částkách, a miliardy nám budou utíkat? Na semináři, kde byl přítomen pan Šolc, bylo řečeno z jeho strany, že nebyla tak úplně shoda ve všem mezi návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu a Legislativní radou vlády. Jestli je to tedy tak, proč došlo ke změnám, proč návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu byly změněny Legislativní radou vlády a proč je tedy vláda předkládá ve změněné podobě? Já děkuji a táži se pana ministra, zda se hlásí s přednostním právem. Je tomu tak, prosím, pane ministře, máte slovo.

Ta se primárně řeší zákonem, který je v této chvíli již v Senátu, nicméně i tento zákon částečně na to reaguje.

Dalším důvodem je potřeba sladit názvosloví, protože platí nový občanský zákoník, zdaleka ne všechno, všechny jeho důsledky jsou promítnuty.

To jsou ty důvody, proč tento zákon předkládám.

Pokud bychom šli touto cestou, tak sděluji: To je cesta do pekel, protože pak by jeden každý poslanec mohl zablokovat jakýkoli zákon, protože by podal 200 pozměňovacích návrhů, a pak by bylo sděleno, že zákon je špatný, protože je příliš mnoho pozměňovacích návrhů.

Náklady pro spotřebitele, které budou promítnuty do cen, jsou v zásadě tři. Je to větší výběr peněz na fungování Energetického regulačního úřadu o 86 milionů korun. Podotýkám, že to není na radu, je to na ERÚ, aby mohl lépe fungovat. Rovněž nejsou zcela relevantní úvahy o tom, jak moc se prodraží rada.

To je dostatečné. Rovněž je absurdní připomínka, že by měla mít menší požadavky na kvalifikaci. Je tomu přesně naopak. V tuto chvíli někteří místopředsedové nesplňují podmínky na kvalifikaci, a přesto vykonávají svoji funkci. Chtěl bych také sdělit panu kolegovi Andrlemu prostřednictvím paní předsedající, že než bude navrhovat paní předsedkyni na Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost, tak by měl vyčkat na rozhodnutí nezávislého soudu, protože paní předsedkyně je obviněna z trestných činů, ve kterých není úplně malá sazba.